Trochu mi to připadá, což jsem tady taky už jednou slyšel, že to jednání vlády je v duchu přísloví kázal vodu pít a sám pil víno.

Domnívám se, že je nutné, mohl bych tady uvádět ještě nějaká čísla, ale myslím si, že to je teď zbytečné.

Domnívám se, že i když je krizové období, tak že bychom se měli snažit o lepší podmínky pro školství, než je.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A další na řadě je pan poslanec Novák. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Pěkný večer, dámy a pánové, máme tu na stole vládní návrh zákona, který pětikoalice nazvala jako konsolidační, popřípadě ozdravný balíček.

Ono totiž nejde o nic jiného než o útok na peněženky občanů, živnostníků a firem. Předkládáte tady komplex změn a úprav, které neřeší konsolidaci veřejných financí, ale možná snad teď vyřeší prázdnou šrajtofli pana ministra financí.